Důvodem je to, že ta jedna komise za prvé by nebyla schopna obsáhnout všechno samozřejmě, a za další, ročně se schvaluje okolo zhruba čtyř tisíc různých dokumentů, kde je nutné vyjádření etické komise, třeba lokální.

Teď třeba zrovna jsme obhajovali nějaké podobné práce, byla jsem oponentem.

Čili tady se domnívám, že je dobře, že naším zákonným opatřením trochu zmírníme třeba i tu dobře míněnou, tedy radu řekněme, ale ta by byla opravdu nereálná.

Ty malé, opravdu tam je to nemožné.

Takže to je jediná věc, kterou tady považuji za opravdu dobře udělanou, smysluplnou, která pomůže tomu zákonu a posune někam dále tedy i tu spolupráci. Všechno ostatní, tedy bohužel musím říci, že jak nechcete slyšet ten název přílepek, tak jestliže to nebude ani právně, tak je bezesporu ale reálně přílepkem důvod.

Ne, my jsme opozice snů a chceme jednat, jednáme a jsme velmi vstřícní, ale když se tady dělají opravdu nesmysly, tak se ozvat musíme, a toto již není dobře, tyto další návrhy. A to proto a při vší úctě k zemědělskému výboru a věřím, že se ptal, že jednal, to všechno já prosím pěkně uznávám ale znovu opakuji, dejte nám tedy traktory. My taky se budeme ptát, taky budeme jednat a věřte, že to budeme číst velmi poctivě.

Výbor pro zdravotnictví vždycky pracuje tak, aby vylepšil věci, a snažil by se i tady, a opravdu mi věřte, že ta diskuse by tam byla opět velmi věcná, vstřícná ještě z jednoho důvodu.

A je potřeba o tom jednat, eventuálně vylepšit, protože opravdu tady jsme se dostali do situace, kdy výbor, prosím a stále říkám, že tam jistě ti lidé pracovali na 200 %, snažili se, diskutovali, jenom jim to vůbec nepatří. To si musíme uvědomit. Takže pojďme se ještě podívat na některé věci.

Je to určitým způsobem složité.

Prosím pěkně, to určitě, ale v tom eReceptu musí i tady být možnost v případě výpadku systému, že musíme použít náhradní systém, a tady to není explicitně řečeno.

Já samozřejmě zase věřím tomu, že je tady snaha dobrá, že to jistě nebude zneužito, ale není to konzultováno, není to prodebatováno. Čili to považuju za základní chybu.

Takto to opravdu úplně jasné není.

I když tady jsou odpůrci i příznivci, to samozřejmě je jasné a já bych tedy chtěla i vysvětlit tento problém a pojem, kde budou přesně distribuována, jak budou prodávána, zda se to může, nebo nemůže zaměnit s nějakými humánními přístupy.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo řadu faktických poznámek. Jako první vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský, po něm Tom Philipp a další.